To nemyslíte vážně! Proč to říkáte, takovou lež? Vy dobře víte, že to jsou rozpočtované peníze, které mají krytí a které nebyly utraceny. Ano! Každý rok jsem na to upozorňoval. V minulosti jsem na to jako ministr financí poukazoval. A proč to neutrácejí? No tak možná proto, že máme skvělé zákony z hlediska investic, že tak rychle investujeme.

To není žádné, že jsme objevili. My jsme to věděli a každý... No tak teď jsme to řešili a samozřejmě máme plno demagogie, protestují nějaké...

A ten privatizační účet co? Jak jsme my vlastně financovali důchody? Jak jsme je financovali? No my jsme je financovali přece hlavně z dividend, ne? Podivné operace. A teď jsme to chtěli očistit, proto chceme zvlášť důchodový účet, který jste kdysi zrušili. Chceme to mít transparentní. A protože jsme se dostali do převisu s důchody 2018, tak v rámci tohoto zákona, na který někdo zapomněl, ten privatizační účet, no tak nám to zablokovali. To není, že je to přidělené na důchody. Takže pokud to panu Stanjurovi vyhovuje, tak je to na dálnice! Takže co jsme my dělali v minulosti?

Kolik to bylo? Skandální! Tam se podívejte, co jste tam zanechali. A já jsem to letiště dal do pořádku! A to letiště nám platí dividendy na ten privatizační účet. A ty peníze jdou do rozpočtu pro ty důchody a platy učitelů. Takže my chceme jenom tenhle nesmyslný systém zákona zrušit, aby ty peníze tekly rovnou do rozpočtu. A ekologické zátěže? No budou mít také peníze z rozpočtu.

Děkuji, pane premiére. Prosím paní poslankyně a pány poslance zvláště v levé části Poslanecké sněmovny o ztišení a klid, protože není možné vždy dobře slyšet, co říká řečník u řečnického pultu. Vystoupení pana premiéra vyvolalo několik faktických poznámek. Pan předseda Kalousek má slovo. Děkuji.

Vy prohrané sázky neplatíte.

Ale neexistuje koruna reálných rozpočtovaných příjmů, která by dnes měla krýt něco, čemu se říká nespotřebované výdaje. To znamená, ty peníze nemají krytí! Ano, můžou být vydány, ale pak to bude na úkor deficitu anebo nějakých jiných výdajů, které kryty příjmy jsou. A lžete veřejnosti, když říkáte, že to jízdné nebude na úkor jiných položek. Bude!

Žádný premiér mně to nezatrhl. Obávám se, že na to nepřišli ani vaši ministři.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane premiére, já se ohrazuji proti tomu, abyste nás tady školil z toho, jak to údajně funguje a nefunguje.

Takže já jsem reagoval čistě na tohle.

Paní poslankyně Kovářová, její faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych také chtěla poprosit pana premiéra, aby neříkal poslancům, že něčemu nerozumějí. Já se také nepovažuji za takového znalce státního rozpočtu, jako je pan premiér, protože on má ty zkušenosti ministra financí. Co se týče těch nespotřebovaných výdajů. My jsme na to již upozorňovali, pane premiére, a to při schvalování státního rozpočtu. Když jsme našli 15 miliard na zvýšení platů učitelů, řekli jste, že žádné nespotřebované výdaje nejsou.

Peníze chceme na mateřské školy, protože nejsou místa v mateřských školách. Peníze chceme na zvýšení platů učitelů, chceme na památky a na základní školy. Takže doufám, pane premiére, pokud nenajdete jiné spotřebované výdaje, než o kterých hovoříte, tak doufám, že připravíte státní rozpočet tak, aby tam tyto priority, které náš stát potřebuje, byly.